Myslím si, že tuto otázku si musí klást každý soudný člověk, nejen já.

Ale to není teď na pořadu dne. Nebo je někdo přesvědčený, že chci kandidovat, a právě proto muselo dojít k tomu soudu?